Děkuji, pane ministře.

Máte slovo, pane ministře. Jenom velmi stručně. Vážený pane předsedající, náklady na odstranění toho sesuvu vyčísleny jsou, ty můžeme poskytnout a já vám je dám písemně. Tam se samozřejmě počítá s tím, že ty dodatečné náklady, ty jsou vlastně v rámci víceprací a neměly by překročit limitní cenu.

Já vám děkuji. Jako další vystoupí se svou interpelací na ministra zdravotnictví pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Za šesté, vyvodíte odpovědnost konkrétních osob odpovědných za vyhazování veřejných prostředků za nefunkční systém? Děkuji za odpověď. Já vám děkuji, pane poslanče, vaše interpelace bude odpovězena písemnou formou. Bude interpelovat přítomného ministra dopravy. Prosím, pane poslanče.

Jednu miliardu, mám to černé na bílém od vašeho šéfa z Ministerstva financí, z evropských peněz.

To mě nepřesvědčíte, že to tak není.

Proč nechcete umožnit obcím větší vliv na instalaci reklamního zařízení? Znám spoustu obcí, které odmítají ty reklamy, a právě nejsou schopny ovlivnit to, aby tam ty reklamy nebyly, protože je vaše dopravní úřady schvalují, a to jak pracují, to jsem tady doložil na tom dopravním vodorovném značení. Proč chcete fixovat stávající stav a v případě, že s ním nejste spokojen, proč jste neudělali nic pro jeho změnu? Nepodali jste žádný návrh, který by tu situaci změnil, přičemž sami přiznáváte, a to mohu doložit materiály, písemnostmi z Ministerstva dopravy za dobu vašeho působení, že ta stávající situace je právně složitá, legislativně nejasná, že není úplně evidentní, co je a není zastavěné území, a že ti, kteří žádají o povolení v té dané situaci, toho mohou, pokud to nemyslí s tím zákonem velmi dobře, tak toho mohou zneužívat a využívat, což se také děje, a ta situace, co se billboardů týká, tak to tak v České republice vypadá. Já vám děkuji, pane poslanče, za vzorné dodržení času.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se přiznám, že té otázce úplně nerozumím, protože já v této věci nevykonávám žádnou dodatečnou záležitost než to, co bylo už dávno schváleno, a to, co má jenom přijít právně vlastně do efektivního využití.

Ze svého pohledu prostě respektuji, že každý poslanec má možnost dát svůj pozměňovací návrh. Jenom říkám, že tento pozměňovací návrh přinese větší chaos než ta stávající úprava, umožní v podstatě obci posunutím cedule si zvýšit působnost zastupitelstva i nad území, které by asi správně jí nespadalo, ale to je možná na odbornou debatu, jakým způsobem k tomu přikročit. Pokud budete používat analýzu, která je ze stávajícího monitorovacího systému a která není aktuální, tak ano, můžete operovat s čísly, kterými jste operoval. Já bych chtěl říct, že my jsme dneska vyčerpali fakticky a proplatili dodavatelům prostředky téměř jedné čtvrtiny alokovaných prostředků na OPD2, takže bylo by možná fajn, kdyby se používaly relevantní argumenty. Já vám děkuji, pane ministře. Táži se, zda má zájem o doplnění pan poslanec? Máte slovo.